Pokud jde o ty analýzy, tak musím panu premiérovi říci, že my takovou analýzu máme .

Pane premiére, vzpomeňte si, jak jste úspěšně, jak říkáte, nalíval peníze do dotačního titulu, který jsme prosadili. A já vás žádám, abyste nás opět vyslyšel, a když intenzivně řešíte nedostatek míst v mateřských školách, abyste podpořil naše pozměňovací návrhy, které se týkají navýšení dotací na Ministerstvu školství a na Ministerstvu pro místní rozvoj. Pevně věřím, že tento krok budete označovat jako úspěšný i v dalších letech, a žádám vás ještě jednou o podporu těchto pozměňovacích návrhů.

Mám to zaznamenáno v monitoringu, pane ministře.

Další pozměňovací návrh se týká také komunikací, a to místních. Pozměňovací návrh je veden v systému pod číslem 3740.

Další žádosti v příštím roce nebudou uspokojeny a kromě jiného na základě mapování, které bylo provedeno v obcích do 3 tis. obyvatel, činí potřeba na místní komunikace 200 mld. korun.

Další pozměňovací návrh je návrh, který se opakuje každoročně a týká se kulturních památek.